Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 12. října tohoto roku.

Děkuji.

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Tomáše Vymazala. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení zapisovatelů této schůze? Jestliže tomu tak není, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Hamáček, s náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan poslanec Kalousek, s náhradní kartou číslo 2 hlasuje pan poslanec Pražák. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 20. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. A poprosím vás všechny o klid v sále, abyste si případně své věci řešili v předsálí, abychom vás ani já, ani další vystupující nemuseli překřikovat. Takže ještě jednou prosím o klid. Navrhujeme doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018;

bod 176 návrhu pořadu, což je sněmovní tisk 277 vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu.

Tento by byl zařazen jako první bod v bloku prvého čtení této schůze.

Nyní bychom tedy postupovali a vyslechli si návrhy na doplnění nebo změnu jednotlivých poslanců. Jako první je přihlášen předseda klubu ANO 2011 pan Jaroslav Faltýnek.